Z pověření vlády předloží návrh zákona a uvede jej ministr vnitra Milan Chovanec. Takže návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 852/1 až 3. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který konstatoval, že a) doporučuje

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, usnesení hospodářského výboru je velice stručné. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty, po obecné rozpravě na návrh předkladatele a autora to zdůrazňuji pozměňovacího návrhu poslance Martina Novotného přerušuje projednávání sněmovního tisku 852. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci jako první pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, opravdu teď nebudu zlobit. Připravil jsem pozměňovací návrh, který bohužel nemohl projednat hospodářský výbor, protože ho v té době ještě prověřovala legislativa. A to sice za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní: Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Děkuji a poprosím o slovo pana poslance Martina Novotného.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak už ostatně tady zaznělo ve zprávě zpravodaje, jsem autorem pozměňovacího návrhu, který se týká téhle složité materie popisující práva a povinnosti provozovatelů informačních systémů, nejrůznějších dalších hráčů, kteří se na tomto poli pohybují, samozřejmě orgánů veřejné správy atd. Kolem tohoto návrhu vznikla rozsáhlá debata v odborné veřejnosti. Pokusil jsem ty technicistní, a proto to moje vystoupení bude takové studené a technicistní, návrhy zpracovat do pozměňovacího návrhu, který najdete ve sněmovních dokumentech pod číslem 5548.

Pokud jde o první část toho sněmovního dokumentu 5548, v tom návrhu dochází ke konkrétnímu zmocnění Ministerstva vnitra k vydání prováděcího právního předpisu, kterým budou stanoveny standardy pro správu a provoz provozních informačních systémů, které jsou uvedeny v § 1 odst. 4 onoho návrhu. Druhá část mého pozměňovacího návrhu obsahuje doplnění povinnosti pro Ministerstvo vnitra, aby k veřejné konzultaci a zveřejňování návrhů docházelo nejen u metodických pokynů, ale také u vydávaných standardů pro provozní informační systémy uvedené v onom již výše zmíněném paragrafu a odstavci, § 1 odst. 4.